Je to v jedné novele, tak jak je procesně správně, protože je tam za prvé zelená nafta a za druhé ta vaše neskutečná arogance v projednávání novel, tak my se zdržíme. Nesouhlasíme se zelenou naftou z principiálních důvodů. Nesouhlasíme se způsobem, jakým jste tady projednávali tyto novely. Proto se zdržíme.

Rád bych k tomu dodal dvě poznámky. Obě dvě tyto postavy pocházejí ze svobodného demokratického vnímání světa. Pan ministr financí pochází odněkud úplně odjinud.

Obávám se, a ten účet si budeme vystavovat za několik týdnů, ta částka bude neskonale vyšší. Já tady říkám zcela jasně, aby byl znám program TOP 09: Nesouhlasíme se snižováním zdanění spotřeby. Zdanění spotřeby jsou spotřební daně a DPH.

Dobrá. Vláda s tím nemusela souhlasit a mohla to parametricky upravit jakkoliv jinak. Problém je, že vláda to neupravuje nijak a tu výši zdanění ponechává. Tu odměnu, kterou měli všichni získat po překonání krize za nižší daňovou zátěž, ministr financí odstraňuje, tu ruší.

A to, co mě přivedlo k úsměvu na posledním jednání rozpočtového výboru, byla argumentace, že ty vyšší výdaje, to přece nebude spotřeba, to bude odpovědné financování.

To, co si polepší na úkor těchto zvýšených výdajů nejméně, budou investice.

Tím jsem si jist.

Ale vy nechcete snížit spotřební daň a dnes ještě v právním řádu platné snížení přímých odvodů chcete zrušit.

To je vaše mimořádně neodpovědná rozpočtová politika a vedle mimořádně neodpovědné rozpočtové politiky jste také ukázali, že jste naprosto procesně neschopní projednat ten zákon tak, abyste z toho neměli ostudu. Je to vaše ostuda, je to vaše neschopnost a my se na tom podílet nebudeme. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se musím ohradit proti tomu, jak popsal průběh prvního čtení zde pan předseda Kalousek. Je pravdou, že zde byl vznesen dotaz, proč vláda posílá úpravu novely jednoho zákona ve dvou tiscích, ale na to mu bylo samozřejmě odpovězeno a tu citaci bohužel pan předseda Kalousek neuvedl. Tady bylo přece jasně vysvětleno, že co se týče úpravy spotřební daně na tabák, tak se jedná o harmonizaci s právem Evropské unie a je nezbytně nutné, aby tento zákon vyšel ve Sbírce zákonů do 30. 9. Proto taky mimochodem je svolána tato schůze, abychom stihli ještě poslat panu prezidentovi, aby stihlo být vydáno ve Sbírce zákonů. A bylo to navrženo v § 90 odst. 2 a předpokládali jsme, že nebude vzneseno veto, takže tato novela projde jedním čtením. Samozřejmě poté, kdy vy jste zavetovali obě normy a Senát je projednával současně, tak se zase nelze divit tomu, že senátoři nám to poslali v jednom tisku. Je to bezesporu správný postup, protože si myslím, že není úplně legislativně čisté, aby ve Sbírce zákonů v jeden den vycházely dvě novely jednoho zákona. Čili ten postup je logický i co se týče vlády i co se týče Senátu a bylo to zde vysvětleno. Děkuji za faktickou poznámku panu poslanci Sklenákovi. Dále tu mám tři faktické poznámky. Pan poslanec Petr Adam, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Kalousek. Pan poslanec Petr Adam nechce, takže pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.